Mě proto zajímaly odpovědi na ty čtyři otázky, vaše vysvětlení pro Českou republiku.

Prosím, pane předsedo, máte slovo.

Ano? Takže já nevím, proč tady to řešíte. Neříkáte pravdu, není to tak.

Takže nechci tady mluvit o nějakých metodikách, jak to mají na Slovensku, jak to mají jinde, tak to já nechci. Ale mě to mrzí, že tady říkáte nepravdu.

Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

Poslanecká sněmovna tehdy konstatovala, že v letech 1992 až 2005 došlo při privatizaci majetku státu k velké řadě excesů, chyb i zločinů, které způsobily České republice a jejím občanům škody na majetku v řádech stovek miliard korun a které za prvé vlády České republiky dosud nedořešily a jejich následky neodstranily, a za druhé žádá vládu, aby zpracovala a navrhla účinnou změnu trestněprávních předpisů tak, aby bylo možné takové zločiny způsobené při privatizaci dále stíhat a potrestat, aby nedošlo k jejich promlčení včetně posouzení, zda nedošlo v určitém období k situaci, kdy promlčecí doba ani nemohla běžet. Pane premiére, prosím o informaci, zda a jak vaše vláda toto usnesení naplňuje.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážený pane premiére, já jsem se pokoušel tohle téma řešit na písemných interpelacích, tam bohužel nechodíte, tak ještě jednou tady.

A píšete tam: Tady jde o 2 tisíce miliard našich peněz. A mě zajímá, já jsem se na to ptal detailně pana ministra Havlíčka, bohužel jsem se nedozvěděl odpovědi na dvě zásadní otázky k této věci, tak to zkusím u vás. Zajímá mě za prvé, kolik z těch 2 tisíc miliard tedy můžeme očekávat pro český státní rozpočet a v jakém horizontu.

Děkuji za slovo. Tak to je skutečně velký výrok ministra financí.

Místo toho, aby bylo státu.